Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Ještě jedna drobná poznámka.

I mně tady z toho vypadá jako člověku, který vidí dopady, a to jsou ti lidé dnes a denně v ordinacích, kteří opravdu ve velké míře začínají nemít na zdravotnické prostředky, na doplatek na léky, a že se k nim chováme tedy velmi nadřazeně, bez ohledu na to, co říkají, a to se domnívám, že tedy by býti nemělo. Děkuji. Dobrý den, děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěl reagovat ještě na to, co před nějakými zhruba dvaceti minutami řekl pan poslanec Bělobrádek.

Také děkuji. Děkuji. Tak já bych jen chtěl zareagovat na kolegu Juchelku, vaším prostřednictvím, pane předsedající.

A to jste nezmínil, že aktuálně vedeme tabulku zadlužování, růstu dluhu vůči HDP podle dat Eurostatu. To je to důležité. Ta rychlost, kterou se zadlužujeme, a ta rychlost, jakou se blížíme dluhové brzdě. Děkuji. Všechno faktické poznámky. Já děkuji za slovo, pane předsedající.

Musíme brát v potaz sociální dopady. A mě by zajímalo, jestli existují vůbec nějaké relevantní analýzy, protože takové v podkladech nejsou. A už jenom v současné době podrobné statistiky ukazují, že v České republice už nejde o chudobu takovou, že se týká jednotlivých sociálních případů, ale že jde o systémovou chudobu. Děkuji. Já vám také děkuji.

To jsem neslyšel. Ale pořád se obhajuje to, že budeme snižovat.

A jenom jsem tady argumentoval fakty, jak na tom jsme v poměru Evropské unie.

A je to tak, že vy teď skrze tady tento zákon měníte podmínky nejen finanční, ale i u předčasných důchodů pro současné starobní důchodce. Pro současné starobní důchodce a pro ty, kteří půjdou nejblíže do důchodu. Není to žádná důchodová reforma, je to jenom hojení se státního rozpočtu na důchodcích.

Prosím, pane ministře.

Pak také chci tady jasně říci, že je tady další úspora minus 5 % na provozních výdajích rezortů.

Takže to je tato jedna podstatná věc. A znovu se vracím k tomu, co tady zaznívá neférově, nepravdivě.

Děkuji. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já jsem byla požádána jedním bývalým úspěšným podnikatelem z jižní Moravy.